Je velmi pochybné, zda je vůbec možné zákonem upravovat způsob rozhodování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovený přímo v článku 39 Ústavy České republiky. Je třeba rovněž upozornit na zcela absurdní stav, který návrh zákon zavede, kdy pro předložení návrhu na zrušení stavu pandemické pohotovosti ze strany Poslanecké sněmovny je dle § 1 odst. 3 návrhu zákona potřeba souhlasu alespoň 1/5 všech poslanců, tedy nejméně 40 poslankyň a poslanců.

Protože přece buď jsou tady podmínky pro nouzový stav, a pak to má nějaké parametry, tak aby docházelo co nejméně, aby nemohla být zvůle k omezování ústavních práv a svobod občanů, a to už jsem tady jmenoval ty příklady, anebo tady není stav, který by vyžadoval nouzový stav, což je současný stav například, takže přece politik si nemůže dovolit, ani žádná vládní většina, omezovat ústavní práva občanů jen tak šmahem. To se dělá v diktatuře. Ale přece já bych rád žil v demokratické společnosti a jsem zastáncem demokratické společnosti.

Tak buď to tak je, nebo není. Ale není nic mezi tím, že můžete omezovat ústavní práva a svobody občanů zaručené ústavou, aby mohli normálně žít v České republice, jakoby, že se schováte pod pláštíkem běžného zákona a budete omezovat ty stejné svobody, které jsou možné jenom v rámci ústavního zákona. No to je šílený.

Jen příkladmo, uvádíme několik výhrad k nim.

Jde o zcela absurdní diskriminační ustanovení, které z celkového výseku podnikatelských činností výslovně a bez jakéhokoliv vědeckého argumentu reguluje konkrétní oblasti.

To by mě zajímalo. Protože jakýkoliv vědecký argument pro toto prostě není, proč zrovna tyto a ne jiné.